Protože, jak sama víte, jsme v České republice ve zvláštním stavu, že průměrný plat ve státní správě je podle informací vyšší než průměrný plat v soukromé sféře, což pochopitelně nedává logiku. A to si myslím, že je tedy taky velmi na pováženou a je to dlouhodobě neudržitelný stav. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Z tohohle důvodu považujeme třetí a čtvrtou vlnu EET za naprostý koncepční omyl. Poté navrhuji další odložení EET.

Ale abych očekával, že EET bude současně to podnikání usnadňovat, bohužel tady jdeme jen tou cestou represe. A třetí věc, kterou navrhujeme, je otočit tu povinnost vydat účtenku a místo toho zavést povinnost vydat tu účtenku na vyžádání, jak to bylo dříve. Ten důvod je jednoduchý.

Mně to přijde naprosto nepřiměřené, aby podnikatelé, kteří stát nepřipravují o žádné peníze, dostávali pokuty v průměrné výši 2 500 korun. Skutečně tohle je podle mě naprosto nelogické.

Mně to přijde naprosto nedůstojné. Z tohohle důvodu navrhujeme s kolegou Vojtěch Pikalem, který už to tady jednou předkládal, aby skutečně byla povinnost vydat účtenku na vyžádání, a nikoliv ta plošná povinnost, která se pak tímhle způsobem zneužívá u kontrol.

Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi, velmi stručná. Já nebudu opakovat argumenty, které zaznívaly v průběhu jednání o EET.

A myslím si, že v podstatě mít aktuální doklady je standard, tak jako vydávat účtenku a jako vést tyto věci je standard. Je to normální v civilizované zemi.

Dvanáct tisíc korun.

Paušální daň jenom ve stručnosti.